Děkuji, pane ministře. Další vystoupení s přednostním právem je pro pana předsedu Stanjuru a připraví se pan předseda Laudát. Děkuji za slovo.

Já jsem to třeba věděl, ale já se k tomu dostanu.

Já to nijak nekritizuji, já jsem konstatoval fakt, a na tom se shodneme, že to pan ministr řekl. Kdo očekává nějakou ostrou politickou diskusi, dramatické výtky premiérovi, aby vyměnil ministra nejpozději dnes odpoledne, tak ten bude zklamán. Nic takového ode mne dnes neuslyšíte.

Často jsme dokázali, že se neřídíme heslem čím hůře, tím lépe.

První část bude analytická, kdy se zaměřím logicky na fungování Ministerstva dopravy v tomto volebním období, a druhá bude návrh řešení dalšího postupu. Vím, že program schválen nebude, to znamená, jestli přečtu nějaká navržená usnesení, vím, že se o nich dnes nebude hlasovat, ale to není důležité. To není podstatné. Chci říci, že v té analýze, se kterou vás za chvilku seznámím a omlouvám se, těch dat tam bude poměrně hodně , jsem striktně vycházel z vládních materiálů, případně z mediálních vystoupení vládních politiků. Až po té analýze si dovolím krátký sumář svůj osobní a včas vás upozorním, že to už nejsou slova vládních politiků nebo oficiální materiály ať už vlády, nebo Ministerstva dopravy, ke kterým mám přístup.

Nyní mi dovolte, abych odcitoval pana premiéra.

Ministr dopravy zanalyzoval odbornou kapacitu, kterou má k dispozici na Ministerstvu dopravy, a dospěl k závěru, že tato odborná kapacita mu neumožňuje, aby odpovědně výběr systému zvládl. To znamená, že je to stanovisko odborného ministra, vláda toto stanovisko odborného ministra respektovala.

10. července 2014 proběhla bilanční cesta ministerského předsedy na Ministerstvo dopravy.

Měli jsme dostatek prostoru zabývat se přípravou mýtného systému a zejména role projektového manažera, kde předpokládám, že v průběhu srpna dostaneme nabídky na základě výběrového řízení. Jsme pořád v roce 2014. 11. srpna 2014 se přihlásilo šest zájemců do tendru na projektového manažera.

Opět si sami můžete zkontrolovat, zda tento termín, který určil premiér, byl dodržen. Přihlášené firmy kritizují tendr na manažera kvůli formálním chybám i diskriminačním podmínkám.

Pan premiér řekl po této schůzce: Je důležité, aby se stihlo řádné a transparentní výběrové řízení, tedy nás pan ministr ujistil, že nehrozí zpoždění.

Koalice, na což má plné právo, odmítla schválit program této schůze a schůze neproběhla.

Objevily se úvahy, že provozovatelem mýta by mohl být samotný stát, resp. Ředitelství silnic a dálnic.

Cituji pouze vyjádření vládních politiků.

Podotýkám jako plán B, ne plán A.